Nyní paní poslankyně Radka Maxová, také k faktické poznámce. Já také musím reagovat na svoji předřečnici. Já vás přeruším a požádám sněmovnu o klid. Je smutné, že zatímco u kosmetických operací jsme ženám tento implantát nikdy nedávali, tzn. ty nejlevnější, ale vždy jen ten nejkvalitnější, tak tyto ženy, které ho dostaly, byly vždy po rakovině prsu a netrpělivě čekaly na jeho rekonstrukci, aby se zase mohly cítit jako ženy. Hrozné je, že ty ženy měly často zájem si připlatit, ale to nejde. Považuji za neetické, když pak taková žena s rakovinou skončí na soukromé klinice, kde si zaplatí sto tisíc ze svého, to znamená výkon i zdravotnický prostředek, jen aby dostala to nejlepší. Říkala jsem to už mnoha ministrům zdravotnictví, ale nějak to nemá výsledek.

Myslím si, že tento pozměňovací návrh vůbec by neměl být vnímán tak, jak říká paní kolegyně Marková, ale naopak. Děkuji. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji za slovo. Já věřím tomu, že to, co jsem tady řekla, vyvolává určité emoce.

A měli pravdu v tom, že dříve, než jasně zákonem řekneme, na co má pacient nárok...

Všichni bychom měli mít nárok na zdravotní péči, která odpovídá tomu našemu onemocnění a tomu, jaký zdravotnický prostředek potřebujeme. Přece neexistuje rozdíl mezi chudým a bohatým pacientem.

Nyní další faktické poznámky. Omlouvám se panu poslance Hegerovi.

Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce. Vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo. Dámy a pánové, mně je po pěti letech, co tady sedím, úplně jedno, jaká je vláda u moci, jestli pravicová, nebo levicová. Je to úplně jedno, nic se nezměnilo, je to stejné. Ale my nemáme vůbec špatné zdravotnictví. Já končím své krátké vystoupení jedinou otázkou: Vážené dámy a pánové, a co nám vadí, abychom zrušili tento bod č. 31? A teď se na mne nezlobte, kolegové ani zleva, ani zprava, já to vidím skutečně jako velikánskou brzdu. Takže nazývejme věci tak, jak jsou. Já vám děkuji. Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan zpravodaj Vyzula. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Je to úplně o něčem jiném. Prostě pacient má právo na to se rozhodnout. Má právo se rozhodnout.

Prostě si ho celý může koupit. Tento návrh umožňuje aspoň to, že v podstatě si mnohem více lidí bude moci doplatit jenom ten rozdíl mezi hrazeným a nehrazeným. Děkuji panu zpravodaji. Vážení přítomní, já to řeknu znovu. To je opravdu hluboké nepochopení. Tady vůbec přece nejde o žádné rozdělování, ta mantra chudí bohatí pacienti.

Tady je absurdní systém, který odporuje zdravému rozumu.

Děkuji. Další faktická poznámka pana poslance Plzáka. Děkuji, pane předsedající. Pro paní kolegyni Markovou.

Říct o tom, že my poskytujeme péči non lege artis těm chudým, a těm, co si zaplatí...

A upozorňuji na to, že pokud dáte možnost pacientovi připlatit si pět tisíc korun, tak bude mít čočku, která mu vydrží pravděpodobně až do smrti.